Děkuji za slovo.

Hodinu a půl?

Za rok 26 tisíc lidí.

Máme skvělé vědce. Je potřeba se podívat a určitě je tam možnost investovat do technologií, které ještě nemáme, nebo přístrojů, které ještě nemáme.

Pro mě to zdravotnictví je priorita.

Děkuji.

Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na tento doplňující dotaz.

V tom zdravotnictví samozřejmě máme co dělat.

40 milionů. Takže ty projekty nejsou připravené. A všechny ty vaše projekty, lékárna, a tak dále.

A myslím si, že hlavně aby ti vědci spolupracovali.